To je podle mě špatně.

Dneska se ukazuje, že jsme to udělali úplně špatně. Ne. To jenom slyšíme: Bylo by to třeba změnit. Kde je odpovědnost těch, kteří to navrhli a prosadili?

Děkuji a nyní prosím s přednostním právem zpravodaje pana poslance Klašku. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, vážená vládo, vážená paní předsedající, dovolte mi, abych přečetl, načetl po dohodě s parlamentní legislativou nutné legislativně technické opravy.